Vážené kolegyně, vážení kolegové.

Také děkuji. Zeptám se, zda ještě chce někdo vystoupit s návrhem na změnu nebo doplnění pořadu schůze. Není tomu tak. V tom případě zazvoním, protože budeme hlasovat. Nejprve bychom rozhodli o návrhu změn, na kterém se shodlo dnešní grémium.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat.

Výborně. S touto modifikací. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování má číslo 3. Návrh přijat nebyl.

Děkuji za pochopení vám i kolegyním a kolegům. Pane předsedo, já si úplně nejsem jistý, jestli to mohu udělat bez toho, abych se dopustil nějakého precedentu do budoucna.

Je to hlasování číslo 4. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Koníčka.

Kdo je proti? Hlasování má číslo 5.

Pan poslanec Okamura chce zařadit pouze do pořadu schůze nový bod, a to zavedení přímé volby a odvolatelnosti politiků. Dle mého názoru je to hlasovatelné, protože ve svém odůvodnění sdělil, že si přeje, aby místo tohoto bodu bylo nějaké usnesení vůči vládě, takže je to hlasovatelné dle mého pohledu. Kdo je proti tomuto návrhu?

Paní poslankyně si přeje tento bod zařadit na středu 19. 10. odpoledne.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Tento návrh byl přijat.

Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti?

Děkuji. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.

Zeptám se, zda můžeme hlasovat najednou, nebo zda je zájem o oddělené hlasování. Neníli tomu tak, budeme hlasovat najednou. Kdo je proti?